Aktuální stav zákona o obcích výslovně uvádí taxativní výčet statutárních měst v České republice, tedy měst, která obecně závaznou vyhláškou mohou své území členit na městské části či obvody. Znamená to, že v případě potřeby, zájmu, nutnosti či jiného objektivního důvodu ze strany jakéhokoliv města vydat obecně závaznou vyhlášku o členění svého území je potřeba doplnit tento taxativní výčet, a tedy změnit i příslušný zákon o obcích. Tuto iniciativu z důvodů, které zde již uvedl pan předkladatel, podnítilo svou vůlí samotné město Třinec. Tato iniciativa se datuje do 12. září loňského roku, kdy zastupitelstvo města Třince schválilo svým usnesením žádost adresovanou zastupitelstvu Moravskoslezského kraje, pod který územně spadá, o návrh změny § 4 zákona o obcích, tedy doplnění seznamu statutárních měst o město Třinec. Zastupitelstvo Moravskoslezského kraje této žádosti na svém zasedání 14. prosince vyhovělo a 18. prosince předložilo Poslanecké sněmovně.

Onen statut statutárního města je tak spíše záležitostí prestiže, vyjádření důstojnosti a především významu města jako daného regionálního centra a také významu v rámci územního členění České republiky.

Je také faktem, že vzhledem ke své geografické poloze tvoří jedno z přirozených a významných center moravskoslezského regionu. Touto povahou tak patří mezi jedno z největších měst bez titulu statutárního města, a minimálně z hlediska veřejné správy proto neexistuje objektivní důvod, proč by město Třinec nemohlo tento titul nárokovat. Co se týče konkrétních zkušeností z minulých let, není tato změna nijak neobvyklá.

Nedochází taktéž ani k nárůstu povinností či zvýšení významných výdajů na obou stranách.

Děkuji vám za pozornost. Děkuji panu zpravodaji a otevírám obecnou rozpravu. S přednostním právem je do obecné rozpravy přihlášen pan předseda Stanjura. Po něm vystoupí paní poslankyně Golasowská. Prosím, pane předsedo. Děkuji za slovo. Tak zatím mluví jenom poslanci z Moravskoslezského kraje. Je to docela logické.

Bohužel v průběhu času ta podmínka v zásadě zmizela a statutární města vznikala pouze tím, že se našla většina v Poslanecké sněmovně a v Senátu.

Rozdíl v zásadě není žádný kromě názvosloví. Už nebude starosta a místostarosta, ale primátor či primátorka, v našem případě mluvíme o budoucí primátorce, pokud by se to stihlo v tomto volebním období, a náměstci primátora.

Je to pragmatický a správný přístup a rozumím tomu, že někdo jiný to chce dělat úplně stejně. A já proto nevolám, abych návrh toho zákona zkomplikoval, ale myslím si například, že ve výboru pro veřejnou správu by mohla mimo tento návrh zákona běžet debata, jestli je rozumné mít obce, města, statutární města a hlavní město Prahu.

A já tomu rozumím.

Já nevím, proč se přestalo trvat na statutu a na členění města.

Nadále v Moravskoslezském kraji. Ono už je tam dnes nejvíce statutárních měst. Dále vystoupí paní poslankyně Golasowská, která je řádně přihlášena do obecné rozpravy. Připraví se pan poslanec Adamec. Současně prosím Sněmovnu o zachování určitého klidu, abychom všichni mohli slyšet, co nám jednotliví řečníci říkají. Paní poslankyně, máte slovo. Děkuji za slovo. Přeji krásný podvečer, kolegyně, kolegové. Jsem velmi ráda, že se dostalo ještě na jednání tohoto bodu. Takže já se také velmi přimlouvám za to, abyste podpořili návrh tohoto zákona, a prosím vás, abyste pro to zvedli ruku.